Řeknu odůvodnění.

Jmenuji tento bod proto, protože si myslím, že symbolem této vlády je nečinnost. A jediné, co se tady předložilo, byl sportovní zákon o vzniku dalšího úřadu, který podle mě není naprosto žádným řešením toho, o čem mluvím.

a za třetí Poslanecká sněmovna považuje vznik Národní sportovní agentury za ryze technicistní administrativní krok, který žádným způsobem neřeší body jedna a dva tohoto usnesení.

Děkuji vám. Já vám děkuji. Jenom se pro jistotu zeptám, bylo to tedy dnes po pevně zařazených bodech, případně, kdyby byl přijat bod...

Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si dovolit navrhnout jako nový bod na pořad jednání naší schůze řešení problémů NEN neboli Národního elektronického nástroje.

Výpadek toho systému jako informačního systému kritické infrastruktury, proto to také zdůvodňuji a dovolím si to navrhnout jako zvláštní bod programu, jsem přesvědčený o tom, že už v tomto okamžiku ohrozil několik desítek zadávacích řízení, ohrožuje možnost České republiky efektivně investovat, budovat důležité infrastrukturní a jiné stavby. Dovolím si tedy jako důležitý bod programu navrhnout, abychom se nejenom měli možnost dozvědět, jaká byla skutečně situace a důvody toho kolapsu systému, ale abychom měli možnost také vědět, kolik finančních prostředků už přesně stál celý ten systém, který se podobá černé díře, protože v tomto okamžiku se informace blíží někam ke čtvrt miliardě korun investovaných finančních prostředků pořád ještě do systému, který vykazuje velkou míru nedůvěry, tak jak k tomu nakonec došlo i v polovině února. Dovoluji si tedy navrhnout na pořad schůze tento nový bod. Děkuji za podporu. Děkuji.

A já jsem se v ten okamžik, kdy jste přečetl její omluvu, přihlásil a schválně jsem si zkusil, jak dlouho to bude trvat, než se dostanu ke slovu, abych řekl, že zároveň nemůže být omluvena a zároveň nemůže být ověřovatelkou zápisu. Takže si vás při této příležitosti po čtyřiceti minutách, co jsem se přihlásil, dovolím požádat o to, abyste navrhl nového ověřovatele nebo ověřovatelku našeho zápisu. Děkuji.

V tuto chvíli zde jeden ověřovatel přítomen je.

Tak, pan poslanec Kalousek k pořadu schůze.

Děkuji za slovo. Já neměl v úmyslu navrhovat jakýkoliv jiný bod.

Prosím, aby to nebylo vnímáno tak, že mám něco proti návrhu pana poslance Skopečka.

A jestliže máme dnes vzpomínat na českou korunu, tak bychom měli asi vzpomínat i na jiné věci, které v celosvětovém globálním záběru možná více oslovují světovou veřejnost než česká koruna a ve vší úctě doktor Alois Rašín.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Mám to tedy brát jako bod? Ano, děkuji. Tak, ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu této schůze.